Dobrá zpráva je ta, že tím, jak se stát postavil za firmu, tak se zlepšilo chování dodavatelů, odběratelů, platební morálka, a tím pádem oni získali zase trochu provozního kapitálu zpátky.

Je otázkou, kde se vezmou peníze na odstupné a technickou likvidaci těchto šachet.

Protože kdyby to bylo tak, jako to bylo předtím, že ceny stále klesaly, tak si dovedu představit, že se zdůvodní nějaká veřejná pomoc.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Dotkl jste se ve své odpovědi všech otázek, které mě v této věci zajímaly. Chtěl bych tady pouze možná podotknout, že by stálo za to ve vládě zauvažovat, aby ta zodpovědnost přešla pod jedno ministerstvo a nedělila se na dvě ministerstva.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

Děkuji panu ministrovi.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře.

A nyní se objevily informace, že se snad opět bude převádět nebo provádět nějaká organizační změna a léčebna se má převést na nemocnici Na Bulovce.

Je to ideální místo na to, aby taková léčebna velice prosperovala. Žádám vás o sdělení důvodu, proč jste nařídil vedením dvou pražských nemocnic, Na Homolce a Na Bulovce, přípravu převedení zařízení, které spadá v rámci zdravotnictví do segmentu následné a preventivní péče. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Alena Nohavová bude interpelovat paní ministryni Kateřinu Valachovou ve věci vzdělávání zdravotních sester. Vážený pane předsedající, já svoji interpelaci stahuji, protože nemohu čekat na odpověď měsíc. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Pokládáte za správné, že poslanci nejsou před hlasováním obeznámeni se stanoviskem úřadu k pozměňovacímu návrhu poslance Běhounka, který byl zaslán přímo vám osobně? Dále bych